Tak vůbec asi nevíte, co stojí základní potraviny v České republice. Jinak by to tady pan premiér prostě nemohl tvrdit.

Myslím, že všichni občané vidí, jaká je realita.

Vaše vláda získává prostě další a další přezdívky. Premiéru Fialovi říkají ukrajinský premiér. Fialově vládě říkají ukrajinská vláda, ne česká vláda. Prostě jsou to fakta a je to prostě realita.

To je potřeba si tady prostě říct. to vůbec není, jak vy se vymlouváte kvůli Ukrajině, kvůli konfliktu na Ukrajině.

Dokonce Maďarsko u plynu je země, která má nejnižší nárůst ceny plynu vůbec v celé Evropě, samozřejmě díky té bilaterální smlouvě, kterou oni mají s Ruskem.

Ale vykládat jako pozitivum desetiprocentní inflaci, to je neuvěřitelná, já nevím, jak už to nazvat. To je prostě výsměch občanům úplně do obličeje.

To je úplně astronomická záležitost. Taková je realita. Ale to je samozřejmě marné, tyto výzvy. Takže byste měli prostě odstoupit!

A to je velmi závažná věc. Tady s poslanci Fialovy vládní pětikoalice tato informace ani nehne.

A to si myslím, že je opravdu úplně fatální situace. Problém roste.

Vy jste si sami sobě prohlasovali zvýšení platů politiků. Já jsem tady dával ten návrh naopak na zmrazení platů politiků na celé volební období. To jste mi tady zamítli. Vy máte tady většinu.